Bohužel nevím, kam zapadá do toho pořadí, ale jsem si naprosto jist, že byla před panem poslancem Podalem.

Takže, prosím, pane poslanče.

Tak mi řekněte, v jakém jsme režimu.

Dobře, děkuji.